Ještě budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní pan poslanec Martin Lank v podrobné rozpravě a připraví se pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Chci představit dva pozměňující návrhy. V dnešní době je to zpětně dvakrát za rok, to znamená jednou za šest měsíců. Navrhuji, aby to bylo čtyřikrát ročně, tzn. ta potřeba zajistit si provozní financování by klesla z šesti na tři měsíce, což je bezesporu dobře. V něm navrhuji vrátit státní příspěvek za mandát jak poslanců, senátorů, tak za mandát krajských zastupitelů a zastupitelů hlavního města Prahy na původní a dlouhodobě používanou úroveň. Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pana zpravodaje? Po skončení podrobné rozpravy mohu konstatovat, a zpravodajové mě kontrolují, že nepadl žádný návrh na vrácení zákona garančnímu výboru ani na zkrácení lhůty k projednání do třetího čtení, a aby se jím garanční výbor nezabýval. Čili mohu ukončit druhé čtení bodu číslo 16.

Můžeme pokračovat.